Já vám děkuji. Paní druhá zpravodajka, paní poslankyně Matušovská. Já prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Zaprvé hlasovat o případných návrzích legislativně technických úprav. Zadruhé hlasovat pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj uvedený pod písm. A.

Jako šesté hlasování budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Souhlasím. Já tedy nechám odhlasovat Sněmovnu tuto proceduru. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Procedura byla přijata v podobě, jak ji přednesl pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Jako první hlasování bude hlasování o legislativně technických úpravách, které byly předneseny ve třetím čtení. Stanovisko výboru doporučující. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro legislativně technické úpravy. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Jako další krok budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj uvedený pod písm. A. Stanovisko výboru doporučující. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 543, přihlášeno 143 poslanců, pro 127, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru doporučující. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

D poslance Klána nehlasovatelný. Podle mých záznamů také.